V Německu dokonce rezignoval prezident poté, co byl nařčen, že má nadstandardní vztahy s jedním podnikatelem. Rezignoval, následně byl osvobozen. V České republice všechno toto požadoval a proklamoval současný předseda vlády. A jak to, že se podle toho nestaví ke kauze ministra Andreje Babiše? Být politikem, to vyžaduje něco jiného než být podnikatelem s dotacemi, tak jak to předváděl Andrej Babiš. Nestačí přece využívat jenom šikovnosti svých právníků, za jejich kličky se schovávat a navyšovat zisk. Politik a státník, kterým chce Andrej Babiš být, jak sám říká, má také politickou odpovědnost za své činy. A Andrej Babiš to dnes neprokázal. Zůstal na úrovni obchodníka s dotacemi a to je pro výkon funkce ministra financí opravdu málo. I proto bychom ze všech těchto důvodů, které jsem zde uvedl, od Andreje Babiše chtěli slyšet odpovědi na tyto otázky. Na tyto otázky, které zajímají veřejnost, které se objevují ve veřejné debatě a které si nevymyslela pravicová opozice. Chceme slyšet odpovědi na tyto konkrétní otázky: Kdo podepsal žádost o dotaci a čestné prohlášení, že Farma Čapí hnízdo spadá do kategorie malých a středních podniků? Proč v dozorčí radě figurovala vaše dcera a bratr vaší partnerky? Není to jasný důkaz toho, že Firma Čapí hnízdo jednala ve shodě s Agrofertem, tudíž se nejednalo o malou a střední firmu?

Proč odmítáte anonymní akcie, když jste se za ně skrýval při žádání o dotaci?

To je šest konkrétních otázek a myslím si, že to je i návod k tomu, na co máte, pane ministře financí, ještě odpovědět, a myslím si, že všichni jsme v tom vašem vystoupení slyšeli, že na řadu z nich tu odpověď stále ještě zůstáváte dlužen. Ta nejpodstatnější otázka ale je, jak chce ministr financí narovnávat podnikatelské prostředí, o čem tak rád často mluví, když neumí věrohodně vyvrátit podezření, že se svou firmou úmyslně obešel dotační podmínky. To, dámy a pánové, připomíná to známé přísloví o kozlovi a zahradníkovi. Pane ministře financí, prostě nemůžete pít víno a kázat vodu. Nemůžete se vyhýbat zodpovědnosti. Nemůžete se vyhnout této kauze s tím, že obviníte všechny kolem sebe, všechny, co tu byli před vámi, všechny, co tu jsou kolem vás. Nemůžete se ani vymlouvat na mediální štvanici. Já vás vyzývám, abyste se postavil k problémům čelem, abyste kauzu věrohodně vysvětlil, abyste vysvětlil všechny nejasnosti, které jsou s tím spojeny. Na to má veřejnost právo. A pokud toho nejste schopen, tak jediné řešení, které já vidím, je, abyste odstoupil ze své funkce. A vyzývám premiéra Sobotku, aby si vzpomněl na svá hrdinská slova z doby, kdy byl v opozici, a pokud ministr financí tuto kauzu věrohodně nevysvětlí, aby konal a ministra financí odvolal. Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně, milí kolegové. Ještě nyní s přednostním právem před schválením programu pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, můj vzácný kolega předseda ODS byl do té míry podrobný, že mi usnadnil situaci a mohu svůj projev významně zkrátit. Chtěl bych v rámci něj pouze upozornit na to, že jsme byli prozíraví, když jsme na začátku této schůze ještě před schválením programu přece jenom se snažili paní předsedající vysvětlit, že by ten předkladatel měl říct, k čemu je ta schůze svolána.

Ale já bych se velmi rád vrátil k tomu, k čemu tato schůze byla svolána.

To vážně nemáme v úmyslu.

A ten velký podnikatel na ty peníze pro ty malé podnikatele koukal a slintal a měl na ně strašnou chuť.

Já znovu zdůrazňuji, že Poslanecká sněmovna tady není od toho, aby suplovala roli Policie České republiky nebo aby suplovala roli OLAFu.

A já varuji před tím, abychom se do toho pouštěli.

Tady je prostě situace, kdy Poslanecká sněmovna, a proto jsme tu schůzi svolali, není od toho, aby suplovala roli Policie České republiky ani OLAFu ani soudu. V tom má pan premiér jasnou pravdu. Politici tady nejsou od toho, aby suplovali roli těchto institucí. Ale Poslanecká sněmovna musí zaujmout naprosto jednoznačné stanovisko a to je stanovisko k reputačnímu riziku, kterému teď Česká republika čelí v rámci celé Evropy.

Já jsem si tu pečlivou rešerši udělal. Jedna jediná. Česká republika.

Auditní orgán je organizačně zařazen jako odbor Ministerstva financí.